Okamura Tomio: Pro návrh.

Proti návrhu.

Táži se, zda všichni poslanci a poslankyně byli čteni, případně zda nejsou nějaké pochybnosti k průběhu hlasování.